Vstupní pracovnělékařské prohlídky nejsou změnou předpisů dotčeny a jsou nadále povinné. Nadále platí přístup, pakliže má zaměstnavatel podezření, že mohlo dojít ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci u zaměstnance, může požadovat provedení mimořádné pracovnělékařské prohlídky. Podstatné je zmínit, že tato úprava se dotýká výhradně periodických, nikoliv vstupních pracovnělékařských prohlídek. Co je cílem?

Musí to být jakási konsenzuální záležitost.

Je to jeho svobodné rozhodnutí, on by měl být informován o svých rizicích, a to bezesporu je. A na druhé straně zaměstnavatel by měl tato jeho rizika znát, protože ten problém je spíše na straně zaměstnavatele.

Cesty jsou jasné.

Děkuji, pane ministře. Budu velice rychlá. Samozřejmě tady toto všechno chápu, že je třeba v tom udělat změny, co se týče ostatních evropských zemí, trošičku se posunout dále, ano, tak jak jste zmínil, máme tady tu komunistickou minulost a v tom všechny ty povinné vstupní prohlídky a tak dále.

Pan ministr vám odpoví.

Myslím si, že v zájmu zaměstnavatelů je, ve velkém zájmu zaměstnavatelů, aby zaměstnanci byli v pořádku. A co se týká potravinářských průkazů, využiji poslední minutu. Problém potravinářských průkazů je jejich platnost.

Proto jsou potravinářské průkazy z tohoto pohledu přežitek.

Děkuji, pane ministře. Nyní se budeme věnovat 17. interpelaci. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Mimo jiné samozřejmě vám ji dám k dispozici. Píše se tam například, že to je